Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Má někdo jiný návrh na ověřovatele schůze? Nemá nikdo jiný návrh, budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 74 poslanců, pro 73, proti nikdo.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 89. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu.

Malý okamžik ještě počkám, protože přicházejí poslanci do sálu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno 92 poslanců, pro 90, proti nikdo. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. A nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Děkuji také za to, že jste podpořili program této mimořádné schůze, která byla iniciována z čistě praktického důvodu, abychom učinili nutný potřebný krok ke schválení volebních pravidel, která jsou bezpodmínečně nutná k tomu, aby se mohly nikoli konat volby samotné, protože ty se i dnes mohou uskutečnit, ale aby celý ten volební proces neskončil v okamžiku uzavření volebních místností, kdy by Český statistický úřad neměl na základě zákonem stanoveného pravidla možnost nebo nevěděl, jakým způsobem vůli voličů takříkajíc, to znamená odevzdané hlasy pro jednotlivé politické strany, koalice a politické subjekty, přepočítat na jednotlivé mandáty. Rád bych jenom připomněl, a velmi stručně, že tato schůze fakticky reaguje na zveřejněný nález Ústavního soudu ze dne 3. února tohoto roku, kdy Ústavní soud, pravda, po více jak třech letech, vynesl nález reagující na ústavní stížnost skupiny senátorů Senátu Parlamentu ČR, a v zásadě, protože jistě jste všichni měli možnost se s tímto nálezem podrobně seznámit, byl také diskutován v médiích i v odborných kruzích politologů a ústavních právníků... Dámy a pánové, prosím o klid. Rozumím tomu, že si všichni ten ústavní nález přečetli, já ho tady nebudu ani číst, jenom velmi stručně připomenu, že to základní, k čemu se Ústavní soud vyjádřil, a my jako zákonodárci toto musíme respektovat, byly dvě skutečnosti. Ústavní soud jednak konstatoval to, že v zákoně je obsažené načítací kvorum pro koalice, které dnes je 10, respektive 15, respektive 20 % pro koalice, že je nepřiměřené a svým způsobem diskriminační.